Nakonec vidíme, že nám návrh zákona je předkládán, i když nyní vetován, podle § 90.

To už ale ve vyhlášce bylo a je to podstatné.

Dále je tady definován také základní a opakovaný pobyt pojmy, které už zná i tato vyhláška, a není to nic úplně nového. Na schvalovacím procesu nová úprava nemění nic, tam je ale změna podle mého názoru potřebná kvůli větší ochraně pojištěnce, nebo lepší ochraně pojištěnce, a doufám, že do budoucna i tato problematika bude řešena.

Celkově je možné konstatovat, že tento návrh zákona je na úrovni nejlepšího možného řešení, bude určitě působit pozitivně ve vztahu k pacientům i k poskytovatelům lázeňské rehabilitační péče, protože prodlužuje minimální délku u vybraných léčebných pobytů a stanovuje možnost prodloužení jednotlivých pobytů u více nemocí. To bude mít vliv na zlepšení zdravotního stavu pacientů a následně i na snížení nákladů na léčení možných komplikací. Zákon bude mít i kladný vliv na provoz jednotlivých zdravotnických zařízení a přeneseně také na lázeňská místa jako taková, například v oblasti zaměstnanosti.

Děkuji vám za pozornost.

Jako první vystoupí pan poslanec Ludvík Hovorka. Máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo.

Děkuji za pozornost. Děkuji vám, pane poslanče, a poprosil bych pana poslance Vyzulu o vystoupení v rozpravě, kam je řádně přihlášen. Dámy a pánové, já bych rád v podstatě jenom podpořil své předřečníky v tom, že tato forma zákona je velmi důležitá. To myslím všichni vnímáme, protože lázeňská péče někdy může být zvažována, že je zneužívána, a daná forma vyhlášky indikací nemusela být úplně přesně vnímána a interpretována, proto forma zákona, tak jak ji stanovil Ústavní soud, je zřejmě ta nejsprávnější.

To by mohlo vést k tomu, že nebude jasné, kdy indikovat lázeňskou péči, v jakých případech, ale já za prvé věřím, že když odložíme nebo jak bylo už vlastně vetováno v prvním čtení to, že by byla možnost zkráceného řešení, tak v podstatě i legislativně můžeme všechno zvládnout na prosincové schůzi, potom Senát a prezident. To by se dalo, teoreticky je to možné.

Pravděpodobně mnozí z nás využili některé formy ať placené, nebo neplacené a určitě si ji pochvalují.